Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, chtěl bych se vás tedy touto cestou zeptat na vaše plány ohledně zlepšení platových podmínek justičních čekatelů a termín jejich realizace. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem tady zahájil takovou malou anketku mezi ministry, protože jsem byl upozorněn, že ryba smrdí od hlavy, a pokud se naše Poslanecká sněmovna a naše vláda nenaučí používat moderní technologie, tak nemůžeme očekávat, že to zvládnou úřady. Takže chtěl jsem se zeptat pana ministra, jestli používá elektronický podpis pro úřední korespondenci, jako jsou třeba rozhodnutí, která se vydávají podle správního řádu, kdy rozhoduje jako odvolačka proti ministerstvu, nebo v nějaké další podobě, třeba v odpovědích na interpelace, na veškerou úřední korespondenci, kterou provozuje. Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz.

Dokumenty doručené elektronicky samozřejmě obíhají již výlučně elektronicky, jsou tištěny, jen pokud je to pro práci s nimi nezbytné. Zároveň platí, že dokumenty jsou na ministerstvu připravovány, zpracovávány, schvalovány i podepisovány primárně v digitální podobě. Běžně je používána autorizovaná konverze u elektronicky podepsaných dokumentů do analogové podoby v případech, kdy není možné jejich doručení systémem datových schránek.

Protože je ale elektronické podepisování dokumentů časově docela náročné, rozhodně náročnější než běžné podepisování a s prací ministra občas obtížně slučitelné, připravujeme nyní úpravu postupu podpisu dokumentů směrem k efektivnějšímu využití autorizované konverze dokumentů. Tento způsob bude znamenat snadnější zpracování dokumentů již při jejich tvorbě i následném podepsání a případném odeslání vně ministerstva, tj. mnou podepsaný dokument v analogové podobě projde z moci úřední autorizovanou konverzí do elektronické podoby a bude vypraven elektronicky, pokud je to možné. Děkuji.

Pane ministře, máte zájem?

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času a slovo má pan ministr Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Já jsem se tomu tématu začal věnovat řekl bych poměrně intenzivně, přestože v minulosti to nebylo úplně v hledáčku Ministerstva zdravotnictví, přece jenom řeší se možná některé jiné věci, byť já vůbec nechci toto téma nějak nivelizovat, myslím si, že má smysl se jím zabývat.